To bude rychlé, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli se připravuje rozpočet na příští rok a jestli v tomto rozpočtu už počítáte s tím, kolik zaplatíte těm jednotlivým zaměstnancům, které budete muset vyplatit.

Také děkuji.